Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Každé jednotlivé dítě a každý poctivý pěstoun si zaslouží maximální možnou podporu státu, která mnohdy naštěstí, nebo bohužel, znamená, že se mu do toho my nebudeme plést.

Ti nejstarší sourozenci se učí pečovat o ty nejmladší. Je jim tam daleko, daleko lépe než v nějaké pěstounské rodině, která by si tuto skupinu dětí vzala jenom za peníze, protože oni si je mohli osvojit a pracovat s nimi už dnes, ale ty děti bez peněz nikdo nechce. Tak je to opravdu složité povolání, to je těžké povolání.

Děkuji. Nyní je na řadě v obecné rozpravě s přednostním právem pan ministr Adam Vojtěch, připraví se s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Budu velmi stručný.

Takže prosím o jeho podporu. Děkuji.

Máte slovo. To, co tady zaznělo právě z úst pana ministra, je další důkaz o tom, jak se postupuje salámovou metodou. Nepodezírám pana ministra zdravotnictví z toho, že je hloupý, nebo dokonce tupý, nebo snad idiot. On musel už při tom minulém jednání vědět, co bude následovat. Nevěděl o tom, byl hloupý? Nikoliv.

Prostě něco se tady schválilo, my jsme byli hloupí, nevěděli jsme, že jinak to nepůjde, proto jsme to tehdy neřekli a říkáme to až teď. Tomu nevěří vůbec nikdo.

Pokud je to vaše dítě malé, tak se nikdy v životě nedozví, kdo je jeho skutečným rodičem. Děkuji. Pana poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pan poslanec David Kasal, poté pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, eventuálně pana předkladatele, když tady opakovaně slyším centra komplexní péče, co si mám pod tím představit. Nebo budou postavené úplně nové komplexní týmy odborníků?

Ti odborníci nejsou. Jak je za čtyři roky seženete?

Tak mě by zajímalo, jak ta centra budou zajištěna odborníky, kdo to bude zajišťovat, protože ti současní mají své pacienty. Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, faktická poznámka.

Prosím, máte slovo. Nicméně bych chtěl, prostřednictvím pana předsedajícího, poděkovat panu kolegovi Kasalovi za dokonalou otázku.